Děkuji i za dodržení času a poprosím pana poslance o doplňující otázku či reakci. Děkuji, pane ministře, za odpovědi. Jenom dopovím to, co jsem nestihl doříct, že mám několik reakcí od důchodců, kteří si požádali ať o předčasný, nebo o řádný důchod, že celý ten proces trvá, jak jsem řekl, třeba déle než těhotenství, čili déle než devět měsíců. Tak jsem se chtěl zeptat, k jakým lhůtám bychom se chtěli v nějakém čase dostat, kdy se dostaneme k normě a co ta norma tedy bude znamenat potom, ten cílový stav od zažádání si po vyměření důchodu a vyplacení prvních dávek? A druhá otázka je k těm uprchlíkům.

Děkuji pěkně a my přistoupíme k další interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Ivana Mádlová. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, možná se částečně i dotknu otázek, které jste teď zodpovídal částečně, nicméně mně jde o celkový systém sociálního zabezpečení, respektive se mi jedná o začlenění válečných uprchlíků z Ukrajiny do českého sociálního systému. Já jsem se na toto ptala už v únoru, jakým způsobem to bude probíhat. Ptala jsem se na připravenost Úřadu práce jak po personální, tak po systémové stránce. Myslím si, že je důležité o tom mluvit, a to i v souvislosti s čísly, protože řešíme konsolidační balíček. My jsme poskytli na pomoc Ukrajině z dostupných dat v květnu 36 miliard a ze státního rozpočtu 25 miliard. Chci zdůraznit, že jsem nikdy nezpochybnila pomoc ukrajinským uprchlíkům, vždycky jsem ji podporovala a i jsem sama aktivně pomáhala, čili o to tady nejde, že bych to zpochybňovala, ale jedná se mi o to, že je potřeba o těch číslech hovořit. V únoru jste mi odpověděl, že máte ambici dotáhnout spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou na úroveň praktického fungování. Já bych se vás chtěla zeptat, zda máte na základě struktury osob s aktivní dočasnou ochranou analýzu o typech sociálních dávek, které budou čerpat, a v jaké výši, kolik to bude náš rozpočet stát, kolik financí budete navyšovat, případně příslušnou kapitolu, a zda se vám podařilo zjistit data a zajistit data o vyplacených dávkách z ukrajinské strany, o kterých se doteď nevědělo? Protože se uvádí, že nebylo jasné, komu všemu byly vyplaceny a že někdy byly vyplaceny několikrát jedné osobě. A jakým směrem se posunula analýza smluvních vztahů mezi Českou republiku a Ukrajinou v oblasti vyplácení sociálních dávek a zda jsou dostačující, nebo bude potřeba je upravit pro aktuální situaci? Děkuji. Také děkuji. Děkuji.